Nežijeme v lehké době a následující měsíce budou ještě těžší. Budou našim občanům chodit další nové předpisy na zálohy energií a budeme se všichni divit. Někteří budou opět hledat jednoduchá řešení, a proto vyšší prostředky právě třeba na prevenci drogové závislosti a kriminality jsou tady namístě.

Jsou pro naše lidi, ne pro nás politiky. Moc děkuji za podporu. Děkuji.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.